Takže dovolte, abych svůj bod Vláda nedodržuje své vlastní programové prohlášení odůvodnila následovně: zmatek nad zmatek. Tak by se dalo popsat počínání této vládní pětikoalice.

Je to po více než roce zcela originální způsob, jak donutit občany zapomenout na své původní předvolební, ale i povolební sliby. Doporučuji všem zákonodárcům, ale případně i novinářům, jestli si můžu dovolit takové doporučení mít, porovnat si nové a původní programové prohlášení vlády. My jsme to udělali, naše stínová vláda.

Tedy dnes vzhledem k tomu, že máme za těch pár měsíců již představu o způsobu, jakým pětikoalice řídí tuto zemi, očekávám aktualizace programového prohlášení vlády každý rok s přepisováním roku. Pan ministr Stanjura přiznal totiž, že, cituji: Opravdu nebyl čas na změny a řídit tuto zemi, protože měli hodně práce v období předsednictví. To, že by nám předsednictví cokoliv přineslo, například že by zákaz spalovacích motorů byl odložen, to se však také nedá říct. Očekávám tedy každý rok nějaké různé výmluvy, proč jednotlivé sliby nemohly být naplněny. Čemu bych ale na tomto místě chtěla věnovat více času, jsou změny programového prohlášení vlády v oblasti veřejných financí, kde si dovolím upozornit, že by neměly zůstat bez povšimnutí.

To, že se nám dále, další bod, jaksi v programovém prohlášení vlády ztratil bod o daňové brzdě, není také překvapivé.

Vzpomínáte si?

Zase bez povšimnutí médií, naprosto. Také se pouze jako předvolební slib ukázal příslib snížení sociálního pojištění o 2 procentní body. Dlouhodobě jsem varovala, i v době předvolebních debat, i poté, že by to znamenalo fiskální zásah ve výši 35 miliard korun 35 miliard korun v systému, ze kterého se platí důchody. To se to slibovalo, to se to psalo do programového prohlášení vlády, teď se to v tichosti vymazává.